A tady bych chtěl upozornit, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, na citát, a obracím se nikoliv nezáměrně ke svým kolegům, poslankyním a poslancům za KDUČSL.